Proto bych poprosila prostřednictvím pana místopředsedy, aby pan Seďa tady neuváděl kolegyně a kolegy v omyl, že si předešlé dvě vlády dovolily chtít po obou komorách našeho zákonodárného sboru, aby tak zásadní dokument schvalovaly během jednoho, možná dvou týdnů. Dneska máme pátek dalšího týdne. Takže do dvou týdnů vláda, obě komory, oba výbory. To skutečně tady nikdy nebylo. A omlouvám se, že jsem vás zdržela tím výčtem, ale považovala jsem za důležité se tady předchozích vlád zastat. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Budeme pokračovat rozpravou podrobnou. Do té mám přihlášku paní poslankyně Jany Černochové a samozřejmě očekávám text pana zpravodaje. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem avizovala v obecné rozpravě, navrhuji doprovodné usnesení, protože text toho usnesení musí, jak tady říkal správně pan ministr, být shodný s tím textem, který schvaloval Senát.